Pozměňovací návrhy vám byly doručeny jako sněmovní tisk 315/3 a návrhy doprovodných usnesení vám byly doručeny jako sněmovní tisk 315/4. Připomínám, že projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu se řídí podle § 101 až 106 našeho jednacího řádu. Návrh zákona se nepřikazuje garančnímu výboru k projednání. Dříve, než otevřu rozpravu, žádám zpravodaje rozpočtového výboru, poslance Josefa Bernarda, aby uvedl soubor pozměňovacích návrhů a doprovodná usnesení a přednesl návrh postupu při hlasování. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Budu velmi stručný, já se omezím na to, že vás dnes seznámím s návrhem procedury, jak budeme postupovat.